To je, jako když si děláme legraci. Jestli to tedy má být priorita, pak si prostě neumím představit, že tam nebude o nulu víc. Jestli to tedy opravdu chceme řešit, jestli budeme řešit retence rybníků nebo retenční schopnost neprodukčních rybníků tímto způsobem, tak to budeme řešit sto padesát let. Musíme najít nějaké větší finanční zdroje.

Mluvili jsme tady ráno o tom, jak není dobře, když vznikají nové úřady a nové organizace. Ministerstvo zemědělství si založilo novou příspěvkovou organizaci s názvem Zařízení služeb MZE. Našel jsem jenom, kolik desítek milionů korun stojí, ale co vlastně dělá, kdo to tam dělá a podobně, to jenom předesílám, že se na to budu ptát jak na zemědělském výboru, tak při druhém čtení tohoto zákona.

Tak se ptám pana ministra financí, zda umí odpovědět na to, jestli se tato finanční částka najde, nebo jestli je to jenom postesknutí nad tím, že zkrátka zemědělci tyto finance neuvidí. Ještě mi dovolte pár poznámek k některým ostatním kapitolám, už možná ne tolik podrobných. U kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj několikrát jsem tady vystupoval k tématu nevyváženého vybavení infrastrukturou jednotlivých měst a obcí. Bylo tady mým kolegou, panem poslancem Vilímcem, konstatováno, že vláda vlastně využívá činnosti měst a obcí při výkonu státní správy a tak trochu zneužívá toho, že toto je laciné, neboť kdyby si to stát měl dělat svými silami, bude to mnohonásobně dražší. Z tohoto pohledu rozumím alespoň já osobně tomu, že spojený model výkonu státní správy a samosprávy je správně, protože je to pro stát výhodné. Ale stát by neměl neustále na obce a města klást další a další požadavky mimochodem když vláda, a vypadá to velmi sympaticky, řekne, že přidá úředníkům, rozhodne zvýšit tabulkové ocenění, tak to neplatí ze svého, platí to města, obce a kraje a my jim přitom nic nepřidáme, ale vypadá to strašně sympaticky, když vláda říká: Milí úředníci na krajích, městech a obcích, dostanete přidáno. Nebo v příspěvkových organizacích těchto samospráv, ale zaplatí to města a obce ze svého rozpočtu.